A jaký je rozvoj datových schránek?

Tak doufám, že se v příštím roce dočkáme toho rozvoje, slibovaného rozvoje datových schránek. A já nerozumím akorát další věci, proč se tento návrh týká jenom fyzických osob, když největší stížnosti, kterými se ministerstvo ohání, jsou právě spolky, což znamená, jestli tomu dobře rozumím, nepodnikající právnické osoby. Vnitro přichází s tím, že zruší povinnost datových schránek pouze u fyzických osob, ale které už komunikují s tím státem, a ještě měly možnost volby zrušení, na ostatní tu povinnost nechá, takže můžeme předpokládat, že ve druhém čtení přijde spousta zajímavých pozměňovacích návrhů, ale já se nejvíc těším na projednávání v Senátu.

Jestliže ve vládě nebude nikdo, kdo bude se věnovat nebo rozumět digitalizaci, tak to dostane jakýkoliv člen vlády do své gesce, takže příští rok nebo možná při další vládě tu může předkládat věci k digitalizaci ministr životního prostředí, ministr školství, ministr obrany a tak dále a tak dále, tak jako dnes tuto zásadní novelu předkládá ministr školství. Tak to bude fungovat po schválení Digitální agentury. A na závěr mě nejvíc pobavil argument, že vlastně v této nelehké době nechceme zatěžovat soukromé firmy a podnikatele dalšími věcmi.

Děkuji za slovo. Dovolte mi zareagovat na pár faktů, které tady v tuto chvíli proběhly. Ministerstvo vnitra se snaží touto novelou zákona v podstatě ulevit 17 % občanů, který nejsou digitálně gramotní a kterým by fyzicky mohl tento zákon automaticky zřídit datovou schránku ve chvíli, kdy by se sami anebo prostřednictvím někoho z přátel nebo rodiny přihlásili prostřednictvím bankovní identity. A tady toto chceme touto novelou vlastně napravit. To znamená, že pro fyzické osoby, které se přihlásily v minulosti bankovní identitou, by neměla být od 1. ledna povinnost zřizovat datovou schránku.

A pak je trochu problém ve chvíli, kdy s nimi má komunikovat úřad, ať už se bavíme o jakémkoliv úřadu, třeba i exekutorský úřad, a pakliže k tomu spojíme fikci doručení, v podstatě ani nebudou vědět, že jim nějaká obsílka třeba přišla.

Co se týče digitalizace, samozřejmě jsme tomuto otevření, ale vnímáme tady tuhle hrozbu jako významnou. A pakliže se snažíme snižovat míru exekucí a snažíme se tyto lidi dostávat zpátky do ekonomiky, pak tento zákon by mohl předcházet určitým nesrovnalostem a také určitým problémům, které by s tím tyto osoby mohly být spojené. Proto navrhuju přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zároveň navrhuju zkrátit lhůtu o 59 dnů. Děkuji za pozornost. Já to nechci natahovat, ale já se musím smát 17 % digitálně negramotných lidí!

Takže lidé, kteří projdou procesem zřízení klíče, národního klíče eGovernmentu, aby mohli elektronicky komunikovat se státem, jsou podle vás negramotní. Tomu už vůbec nerozumím.

A informaci o tom mělo právě zajistit vnitro, mělo na to rok! Mělo na to rok a některé banky při zřízení bankovní identity osvětu dělají za vnitro. Tak není pravda...

Osobně jsem jednu takovou žalobu obdržel a dostal jsem vyrozumění, rozsudek toho soudu, datovou schránkou a na dvě adresy. Jenom je strašíte. Děkuji.

A k tomu, že nejsou, nebo respektive že již mají nějakým způsobem kontakt prostřednictvím těchto nástrojů já třeba můžu říct taky příklad z praxe.

Ale zároveň bychom chtěli motivovat lidi k tomu, aby si datovou schránku zřizovali. Ve své podstatě, pokud se od 1. ledna budou přihlašovat prostřednictvím bankovní identity nebo některého z jakýchkoliv těchto nástrojů, aplikace jim sama nabídne, že si mohou zdarma vytvořit datovou schránku. To znamená, pokud oni sami jednotně budou v tuto chvíli, nebo respektive po 1. lednu, komunikovat prostřednictvím těchto nástrojů, můžou se sami rozhodnout, jestli si datovou schránku zřídí, nebo ne. A pakliže jim opět někdo bude pomáhat, automaticky se asi rozhodnou, že nemusí. A to je pro mě základ.